Dobrý den, vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Ano, předložil jsem dva pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny ve třech bodech. V jednom bodě jsem navrhl rozšíření kompetencí policie pro zadržení řidičského průkazu přestupci na místě.

A tam jsem narazil na problém, že se nám přestupci vyhýbají správnímu řízení, a proto jsem navrhl takový postup, abych jaksi přispěl k plynulosti a bezpečnosti silničního provozu.

Děkuji panu poslanci Laudátovi, který už avizoval dopředu podporu mému pozměňujícímu návrhu C2, a také vás žádám o jeho podporu. Já vám děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jsem tady bedlivě poslouchal svého předřečníka a skutečně bych chtěl velmi varovat před tím, abychom přijali jeho pozměňovací návrh, který umožňuje policii odebrat na místě řidičské průkazy.

Neustále. Každým zákonem. Je to malý kamínek, zdá se to být drobnost v tom daném zákoně, ale každým dalším zákonem. Já bych chtěl skutečně apelovat na všechny, kterým zbylo aspoň ještě trochu pravicové smýšlení, kterým zbylo ještě aspoň trochu odvahy, aby se lidé mohli samostatně rozhodovat, aby pro tento návrh pana poslance Kudely nehlasovali. Aby rozhodovali pro svobodu člověka, a ne pro navýšení pravomoci státu na úkor svobody člověka. Já vám děkuji a současně prosím kolegy a kolegyně, kteří mají potřebu něco řešit, aby šli do předsálí, protože míra hluku je poměrně vysoká.

Takže děkuji. Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Prosím. Děkuji za slovo.

Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale prosím vás o klid. Já jsem vždy podporoval, aby u stanovení jednotlivých sankcí bylo jasně dáno konkrétní porušení, konkrétní, řeknu, pokuta či rozhodnutí policisty, aby nebylo pochyb. Kdežto v okamžiku, kdy je to velmi široké, a tady je to umožnění odebrání řidičského průkazu u záležitostí, kde je možné... trestný čin o více než šest měsíců a tak dále. To, co tam je řečeno, je tak široký pojem, že i policisté jsou jenom lidi, občas se najde někdo, kdo není příliš, řeknu, korektní a není tím správným policistou, když to řeknu takto, a mohl by tenhle paragraf zneužít. Já bych před ním varoval. Velmi prosím, abychom ji prosadili a aby se Ministerstvo dopravy zasadilo za dynamické řízení rychlosti na jednotlivých komunikacích. Aby tady byla do budoucna opravdu možnost řídit rychlost dopravy nebo povolení výšky rychlosti na jednotlivých komunikacích podle situace na komunikaci. Ať tady není, že ve tři hodiny ráno, kdy vyjede jedno dvě auta po dálnici, tak tam prostě striktně někdo hlídá devadesátku proto, že tam je zrovna nějaké dopravní opatření, a všichni vědí, že to je hloupost. Aby to dynamické řízení, které... už dnes ten systém je poměrně dobře nastaven, do budoucna umožňuje, aby s tím Ministerstvo dopravy počítalo.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Klaška. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, musím trošku poopravit v rámci technické pana kolegu Bendla. Nejde za prvé o odebírání řidičských průkazů, to se bude dít asi nadále ve správním řízení.

A za druhé.

Prosím, abychom toto říkali korektně, protože potom v médiích se objeví kdovíjaké věci.

Mám za to, že tímto opatřením kolegy Kudely budou motivováni k tomu, aby se tento jejich přestupek, prokazatelný přestupek, projednal v řádné lhůtě. Já vám děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

To si skutečně myslíte, že budete pořád nahrazovat práci neschopných úředníků, pomalá jednání ať už správní, nebo soudní? Kde to chcete zastavit? A vy tady vnucujete a já jsem skutečně nabídl panu předkladateli důstojný exit, protože kdyby to prošlo, tak je to ostuda téhle Sněmovny.

To opravdu mně tedy rozum nebere, nebo mně z toho běhá mráz po zádech, co ještě všechno chcete legislativně prostě jako napravovat něco nefunkčního.